Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Mezinárodní organizací kriminální policie INTERPOL o výsadách a imunitách poskytovaných v souvislosti s konáním 44.

Žádám pana ministra vnitra Milana Chovance, aby uvedl tento tisk. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Nezbytným předpokladem ke konání této konference je poskytnutí výsad a imunit INTERPOLu a účastníkům konference. Ve vztahu k INTERPOLu není tato otázka řešena v žádné bilaterální ani mnohostranné smlouvě, z tohoto důvodu byla připravena tato dohoda.